Ještě ta třetí největší položka, to jsem zapomněl, to je výdajová položka neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Tam chceme ušetřit téměř 11 mld. korun. Jsme přesvědčeni, že dotace podnikatelským subjektům křiví trh.

Pokud i další poslanecké kluby přijdou s racionálními, rozumnými úsporami, tak jsme ochotni je podpořit.

Jenom připomenu, že my se takto chováme každoročně.

To je asi za mě všechno.

Jenom odbočím.

Pane místopředsedo, myslím, že to je téma k řešení, protože zachránilo nás to, že dneska projednáváme druhé čtení docela dost hodin.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám krátce představil pozměňovací návrh, který je v systému vložen pod číslem 6970.

Na tuto skutečnost musím reagovat, jelikož kromě platů je důležitá i část zajištění ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství územních samosprávních celků.

Mimo jiné se z této položky totiž hradí i prvních 14 dní nemocenské, které hradí zaměstnavatel. Letošní karantény v souvislosti s covidem udělaly velký zásah do rozpočtu škol. Navrhovaný objem ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství územních samosprávních celků je sice vyšší o 1,4 miliardy, dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy to dělá 300 korun na žáka, nicméně to je dlouho plánované a slibované zvýšení. Proto navrhuji zvýšit tuto položku alespoň o dalších 400 milionů na 1,8 miliardy korun, tedy asi 370 korun na žáka. Konkrétně by se jednalo o navýšení výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací v položce ostatní neinvestiční výdaje regionálního školství územních samosprávních celků o částku 400 milionů korun. Za druhé snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli ostatní výdaje v položce výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů o částku 40 milionů korun. A dále, za třetí, snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli odvody do rozpočtu Evropské unie o částku 100 milionů korun.